Do mého příchodu na ministerstvo probíhaly tyto práce velmi pomalu. Když jsem přišel na ministerstvo, mým cílem bylo zásadně modernizaci D1 urychlit, a to i za cenu toho, že omezení pro řidiče bude více, ale dálnice bude dříve hotova.

Řidiče to omezuje a trápí. A chápu je. Ale probíhá tam výstavba nové dálnice za provozu, mimochodem dálnice, která už je více než deset let za životností a už měla být dávno zmodernizována.

Již dlouhá léta zde platí rovnice: zhoršení klimatických podmínek plus nehoda nebo porucha rovná se dopravní chaos nebo kolaps na dlouhé hodiny.

Jedna novela už byla schválena. Druhou máme nachystánu v meziresortu. I když ta první byla schválena jako poslanecká iniciativa, dovolím si některým poslancům, kteří ji označují jako vlastní, připomenout, že i ta byla nachystaná na Ministerstvu dopravy. Ministr Šimonovský z KDU takové rozšíření sliboval, mimochodem v reakci na velké dopravní kalamity, už v roce 2005. Kdyby tehdy ministr Šimonovský alespoň začal s výkupem pozemků, mohla se dálnice skutečně začít modernizovat na šestipruhovou. Bohužel zůstalo jen u prázdných slibů, stejně jako v případě tisíce nových parkovacích míst pro kamiony, která byla slibována do roku 2007.

A byl to kolega Stanjura, který takto zahájil a já ho vůbec nekritizuji, zaplať bůh alespoň za to, protože jinak reálně hrozilo, že tam dáme zákaz vjezdu a nebude se na dálnici jezdit. Ale nechme minulost minulostí.

Na tomto místě musím opravit jeden velmi populární a často opakovaný mýtus. Není pravda, že už při výběru tohoto konsorcia došlo k chybě, neboť rozhodovala výhradně cena. Zákon o veřejných zakázkách účinný v době, kdy byla tato zakázka vypsána, skutečně kladl velký důraz na cenu. Samozřejmě ale bylo nutné splnit i další kritéria.

Tady bych rád řekl, že to vyhodnocování trvalo osm měsíců. Celkově příprava nabídky byla čtyřměsíční, takže osm měsíců se vyhodnocovala tato soutěž, než se udělala zakázka. Faktem je, že nabídka byla nejnižší, ale zase ne o tolik, aby se jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu, za kterou by bylo možné ze soutěže podle zákona toto konsorcium vyloučit. Já bych tady jenom řekl, že první tři ceny, nebo první tři uchazeči byli v rozmezí deseti procent a rozdíl mezi prvním a druhým byl méně než pět procent.

V té době nebylo nic výjimečného, když firmy dávaly nabídky ještě mnohem výhodnější.

Jednoduše řečeno, postupovali jsme podle tehdy platného zákona a ten nám nedával žádnou možnost zakázku na modernizaci úseku 12 nedat vítěznému konsorciu. V této souvislosti je rovněž dobré připomenout, že veřejná zakázka se i nadále řídí zákonem, podle kterého byla vysoutěžena, i když ten se mezitím změnil. Máme nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Je docela možné, že podle něj by už toto konsorcium zakázku nedostalo. Ale to jsou jen kdyby, která nemají žádný praktický dopad. To ale není nic mimořádného. ŘSD provádí pravidelně monitoring těchto staveb a v případě prodlení okamžitě vstupuje se zhotovitelem v jednání s cílem dosáhnout nápravy. A ono to v drtivé většině funguje. Všichni zhotovitelé dokázali zpoždění dohnat, kromě jednoho.

K vypovězení smlouvy s dodavatelem nelze přistoupit, když máme nějaký pocit nebo názor, ale teprve v okamžiku, kdy nesplní termín nějakého smluvně daného milníku stavby. Tím byla v tomto případě zimní technologická přestávka. Ze smlouvy jsme byli rovněž povinni zhotoviteli tento termín jednou prodloužit, k čemuž také došlo.

Chci rovněž zmínit, že když jsme tento prodloužený termín dávali, měli jsme nejen příslib zhotovitele, že to stihne, ale i stanovisko odborníků, kteří potvrdili, že se to stihnout dá. Teprve v okamžiku, kdy zhotovitel nesplnil ani náhradní termín, na který měl smluvní nárok, mohli jsme smlouvu vypovědět bez rizika, že budeme neschopnému dodavateli, který se mezitím rozpadl, platit vysoké penále za jednostranné porušení smlouvy. Opět tedy musím zdůraznit, že jakkoli se stát dostal do nevýhodné pozice, musel dodržet zákon a platně uzavřenou smlouvu. Ponechme nyní stranou nepravdivá tvrzení Geosanu, že od smlouvy odstoupil sám, neboť toto mu smlouva vůbec neumožňuje. Podstatné je, že smlouva byla 18. prosince ukončena a prakticky okamžitě jsme začali provádět nápravná opatření.